Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy ústavněprávního výboru potvrdili pana poslance Marka Bendu. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně výboru pro obranu potvrdili paní poslankyni Janu Černochovou. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 62. Tento návrh byl přijat. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro bezpečnost potvrdili poslance Radka Kotena.

Budeme hlasovat, s přednostním právem tedy pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že výbor pro bezpečnost považujeme za poměrně zásadní, chtěl bych se vrátit k včerejšímu jednání. Při ustavení předsedy výboru pro bezpečnost padlo několik otázek, které bohužel nebyly zodpovězeny. Já jsem se ptal, zda budoucí předseda pan Koten, jeho osobní názor, zda skutečně chceme pryč z NATO, z Evropské unie a Rusko je náš opravdový přítel, na to jsem nedostal odpověď.

Já vám děkuji, pane předsedo. Pro všechny upozornění. Nenacházíme se v rozpravě, takže pouze přednostní práva. Prosím, pan předseda Fiala. Já také nebudu dlouho zdržovat. Dámy a pánové, sami všichni cítíte, že tyto argumenty, které tady teď padly, jsou naprosto směšné.

Já vám děkuji. Já se velmi omlouvám dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové , ale zazněly tady tři otázky. Proto se znovu ptám prostřednictvím pana předsedajícího: Budoucí pane předsedo Kotene, jste pro vystoupení České republiky z NATO? Prosím o odpověď. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom znovu zopakuji svoje upozornění, že pan poslanec Koten nemůže reagovat v této části rozpravy. Ptám se, zda ještě někdo má...

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Nezodpověděl, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, pana předsedy. Vy jste tam seděl a můžete potvrdit, že ty otázky nezodpověděl. Nicméně je tady otázka, pokud pan zvolený předseda je bezpečnostním rizikem pro tento stát, tak by možná bylo vhodné, kdyby si požádal o bezpečnostní prověrku. Děkuji vám, pane místopředsedo. Ještě s přednostním právem pan předseda Fiala. Ten argument bezpečnostní prověrky je bezesporu už na jiné úrovni, než byly ty argumenty předtím.

V bezpečnostním výboru se probírají pouze informace, které mají možnost slyšet, zpracovávat a pracovat s nimi všichni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu. Dokonce existuje i tajná spisovna, kam mají přístup všichni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Tak jenom pro informaci panu předsedovi Radimu Fialovi. Minulý předseda bezpečnostního výboru tu prověrku měl. Ale souhlasím s tím, že to není zákonná podmínka. A my si také myslíme, že se kvůli tomu zákon měnit nemá. Děkuji. V tuto chvilku nevidím dalšího přihlášeného s přednostním právem a můžeme pokračovat v hlasování. Poprosím kolegy, aby se už usadili na svých místech, aby mohli hlasovat. Znovu zopakuji, budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro bezpečnost potvrdili pana poslance Radka Kotena. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 64. Tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně výboru pro sociální politiku potvrdili paní poslankyni Radku Maxovou.

Kdo je proti? Hlasování číslo 65. Přihlášeno 172 poslanců, pro 171, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně výboru pro zdravotnictví potvrdili paní poslankyni Věru Adámkovou. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 66.